Takže ta rozprava, myslím, proběhla poměrně věcně.

A zároveň tady nebudu souhlasit s tím, co má a nemá dělat Poslanecká sněmovna. Nám jako Poslanecké sněmovně se vláda odpovídá. Poslanecká sněmovna vykonává vůči vládě kontrolní funkci. Finanční správa je součástí výkonné moci, a proto máme právo se k tomu přihlásit a nějakým způsobem se k tomu vyjádřit i v přijatém usnesení. Takže já bych velmi poprosil, abychom tady skutečně neříkali, že někdo chce ovlivňovat něčí nezávislost nebo nestrannost. Mimochodem to usnesení je adresováno panu předsedovi vlády, není adresováno tedy Finanční správě apod. Takže na to jenom upozorňuji a ještě jednou děkuji za tu proběhlou diskusi. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a znovu vyvolám zpravodaje. Ještě jednou děkuji za slovo.